Děkuji, ale já zde mám s faktickými ještě před panem poslancem Kubíčkem dvě přihlášky paní poslankyně Peštová, pan poslanec Adamec a poté tedy pan poslanec Kubíček. Máte slovo. Děkuji za slovo. Když jsem ještě působila na Ministerstvu životního prostředí, tak jsme se snažili alternativní vozy protlačit do státní správy.

Děkuji. Další s faktickou je přihlášen pan zpravodaj Adamec, poté pan poslanec Kubíček a poté paní poslankyně Dostálová. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, znovu zopakuji to, co je největší problém.

A problém je, že dneska ještě třeba ty alternativní pohony mají buď slevu na spotřební daň, nebo nemají žádnou spotřební daň.

A my opatrnější, kteří máme zkušenosti, říkáme: Zpomalme, než bude pozdě.

Pokud to nebude fungovat samo o sobě, tak to prostě existovat nemůže. Chápu, že v počátcích jsou potřeba dotace, je potřeba to podporovat, to je u všech oborů lidské činnosti.

Děkuji.

A proč si to ty obce kupovaly? Protože dostaly dotace.

A co uděláme potom? Tady máme nějaký papír, který nám řekne, jak to máme udělat. Děkuji.

Takže já si tedy nemyslím, že to je tak, jak vy jste říkal. Děkuji.

Například se objevilo, že to jsou všechny autobusy, ovšem nevztahuje se to na ty dálkové.

A jenom druhá věc k paní poslankyni Peštové. To bylo vyjádření ÚOHS právě k nařízení vlády, že nařízení vlády jako instrument nelze aplikovat na ty, jež nejsou podřízeni jednotlivým ministryním nebo ministrům. Takže to se vztahovalo k tomu nařízení. A ještě jedna věc.